Tak nyní se tedy vrátíme do obecné rozpravy. Paní poslankyně, máte slovo. Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za slovo, pane předsedající.

Je úplně nedůstojné, že pacienti, lékaři, zaměstnavatelé, všichni se potýkají s těmi jednotlivými díly té papírové neschopenky. Opravdu eNeschopenky jako takové podporujeme. Samozřejmě zásadní problém, a my jsme na to upozorňovali tady u toho pultíku i ve výborech už mnohokrát při projednávání těchto tisků, že prostě ten systém je špatně připravený a že v současné době je rizikem jej spouštět.

A ten systém, tak jak nám tady předkládá jednotlivé návrhy, pak je mění pozměňovacími návrhy, tak opravdu přinese chaos. Já nevím, jestli v pátek odpoledne už jsme nějací přecitlivělí, ale myslím si, že slovo chaos se v souvislosti s tím, jak to všechno probíhá, opravdu velmi hodí a je velmi přiléhavé.

Já vás poprosím o klid, aby se paní poslankyně mohla vyjádřit.

To znamená, že tento návrh, který potom už máme možnost na garančním výboru pouze buď přijmout, nebo nepřijmout, nebo doporučit jeho přijetí, nebo nedoporučit jeho přijetí, ať jsem úplně přesná, tak už opravdu nemáme šanci ani diskutovat, natož abychom k němu měli připomínkové řízení, aniž bychom měli RIA, abychom věděli dopady toho, jak to bude v tom systému, resp. v té praxi následně opravdu fungovat. Já se chci tedy zeptat nejenom paní ministryně práce a sociálních věcí, ale i zde přítomného ministra zdravotnictví jsem ráda, že tady je přítomen, musím to ocenit, tak bych byla ráda, kdyby se k tomu vyjádřil jakým způsobem tedy dle Ministerstva zdravotnictví ten systém připravený je, jak to dopadne na lékaře, jestli se kloní na stranu těch obav, které lékaři vyjadřují, nejenom lékaři tady mezi námi, kterých tady taky několik máme, a už se vyjádřili, ale opravdu sdružení lékařů, jak se vyjadřují praktičtí lékaři a další skupiny, protože to je naprosto klíčové.

Musím říci, že to byl jeden z našich požadavků jako opozice, aby karenční doba nebyla zrušena právě bez toho návazného propojení s lepším fungováním vykazování neschopnosti pro zjednodušení té kontroly, pro její pružnější a rychlejší fungování.

Dámy a pánové, to nepřinese vůbec nic dobrého. Obávám se, že to ale nikdo z nás přece nechceme, a proto se podle toho také zachovejme, prosím. Tak, další v obecné rozpravě pan poslanec Vít Kaňkovský a připraví se pan poslanec Pavel Juříček. Dobré odpoledne.

Já jsem aktivní zdravotník a jsem rád, že už tady vystoupil kolega David Kasal. Já ho jenom možná doplním. Skutečně tak jak tady bylo připraveno to údajně jednoduché řešení směrem k těm lékařům, kteří administrují dočasnou pracovní neschopnost, tak to ve skutečnosti rozhodně není. To není tak jednoduché, jak to tady paní ministryně představila a prezentovala. Je potřeba si také uvědomit, že administraci dočasné pracovní neschopnosti podle současně platné legislativy již nemají v gesci pouze praktičtí lékaři. Jsou sice největší skupinou, nicméně dneska tou velkou skupinou jsou i ambulantní specialisté a také nemocniční lékaři, a to jak v té lůžkové péči, tak v ambulantních provozech. To znamená, že ten problém není pouze na straně praktických lékařů, nicméně Sdružení praktických lékařů k tomu zaujalo jednoznačně negativní postoj, a to i tak daleko a to už tady dlouho nepamatujeme že vyhlásili i možnou občanskou neposlušnost.